Myslím, že zásadní vyznění celého bodu má být také to, abychom se z té situace snažili poučit pro budoucnost. Abychom měli příležitost změnit legislativu tam, kde nějaké mezery jsou, aby se co nejlépe dařilo podobným katastrofám do budoucna zamezit. To vidím také jako přínos toho, když tuto věc zařadíme na naši schůzi a budeme o ní moci debatovat. To myslím, že by měl být jeden z těch zásadních výsledků. Děkuji. Pan předseda Jurečka s přednostním právem. Dobré odpoledne, pane předsedo, pane premiére, členové vlády, kolegyně, kolegové.

A prosím pěkně, teď kdyby mě pan ministr poslouchal, jestli můžu poprosit...